Já jenom chci připomenout, že politika je přece služba. A také chci připomenout, nebo se spíše zeptat jsme ještě parlamentní demokracií?

Já jenom chci vědět, jestli budeme nadále uplatňovat z Ústavy plynoucí kontrolní roli parlamentu vůči vládě, nebo zda budeme jako parlament v defenzivě.